Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Tomio Okamura.

Prosím, máte slovo.

Mám k tomuto návrhu mnoho důvodů.

Jsem přesvědčen, že jde o skutečnost, kterou je potřeba zde na půdě Poslanecké sněmovny projednat. Je třeba projednat okolnosti, které vedly k této kauze. Je třeba projednat průběh této kauzy a samozřejmě je třeba jednat o tom, kdo je odpovědný za případnou škodu způsobenou České republice. Je nutné se dozvědět pravdu a případně iniciovat důsledné šetření celé věci. Není přece možné, abychom se v okamžiku, kdy byla zřejmě České republice způsobena vážná finanční ztráta nebo jí způsobení hrozí, tvářili, že se nic neděje. Celá kauza je výsledek nezodpovědnosti a zřejmě i lumpáren, které na Ministerstvu zdravotnictví prováděli ministři zdravotnictví za ČSSD a ODS. Proběhla zde doslova lobbistická hra se státní zakázkou a následným sporem, kde výsledek zaplatí čeští občané.

Ne občané ze svých daní, ale odpovědní politici by měli tuhle kauzu platit. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD dlouhodobě navrhuje uzákonit přímou osobní hmotnou odpovědnost všech politiků. Sobotkova, Babišova, Bělobrádkova vláda nám však náš návrh zákona ve Sněmovně již před dvěma lety zamítla. Já vám děkuji, pane poslanče. A poprosím vás, abyste setrval na svém místě. Jenom pro doplnění, žádáte pouze zařazení bodu do pořadu schůze, nikoliv jeho pevné zařazení na určitý čas. Takže prosím váš další návrh. Vážené dámy a pánové, já si dovoluji opět navrhnout, letos již podvanácté, abychom konečně přijali zákon o celostátním referendu. Při pohledu na program současné schůze jsem opravdu v šoku, protože vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDUČSL nejen že po celé volební období obelhává voliče, přestože tento návrh měli v programovém prohlášení, tak ho ani za čtyři roky nepřijali, ani ho nedali k projednání do Poslanecké sněmovny, ale dokonce už ho definitivně vyřadili i z programu schůze. Takže to je pochopitelně podvod na voliče jako hrom. Takže přestože jste to vyřadili ze schůze, tak já vás žádám o to, abyste hlasováním zpátky tento návrh zákona o referendu zařadili, což tady navrhuji ve sněmovně opakovaně již téměř čtyři roky, a vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDUČSL mi můj návrh neustále zamítá, přestože, jak jsem již říkal, přijetí tohoto zákona sama vláda také slíbila lidem v programovém prohlášení.

A také jste zamítli náš návrh na přímou volbu a odvolatelnost politiků. Tady na tomto konkrétním případu všichni vidíme, jak vaše vláda neustále jen obelhává občany. Vždycky něco slíbíte, dokonce písemně, vzájemně tento slib veřejně podepíšete, a pak se na to samozřejmě vykašlete. A úplně nakonec se ještě navíc mezi sebou pohádáte o tom, kdo víc lže a krade.

Důchodcům dokonce po zdražení zbývá ještě méně, tedy de facto nic. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí ani lichvu. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále pracující rodiny bojí mít více dětí. Zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče. A také výsledky českých školáků se v mezinárodním srovnání zhoršují.

Několikanásobně předražené jsou dokonce i zakázky na úklid. Když to celé shrnu, tak stále platí to, co odpočátku říkám. Dokud neuzákoníme přímou vymahatelnou odpovědnost politiků, tedy program, který prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, tak se nikam nepohneme. Je to pořád dokola.

Máte pravdu. Kdo se v tom má vyznat. Dámy a pánové, znovu a znovu vás naléhavě žádám, aby Sněmovna v souvislosti s neustálým teroristickými útoky v Evropě páchanými islámskými teroristy zařadila pevně jako bod programu na dnešek návrh novely trestního zákona, tisk 985, který připravilo naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD a který rozšiřuje trestnost propagace hnutí, které směřuje k potlačování práv a svobod občanů a které vyvolává nenávist, také na trestnost propagace takové ideologie. V současnosti je totiž v České republice trestné jen takové hnutí, nikoliv však ideologie.

Všichni jsme přitom otřeseni tím, jak se šíří individuální vraždění ve jménu islámu v celé Evropě. Je to jen špička ledovce, protože tu je také každodenní násilí, šikana žen a kriminalita spojená s vyznáním a propagováním této ideologie, která nezná rovnost pohlaví, rovnost náboženství, občanskou rovnost, ani lidská práva, ani demokracii.

Nejde o plané varování. Přední islamisté před měsícem prezentovali falešnou tvář islámu dokonce i na půdě Karlovy univerzity. A to vše proběhlo pod skandální záštitou rektora Univerzity Karlovy profesora Tomáše Zimy. Tato ideologie je milionkrát nebezpečnější než hitlerovský nacismus.

K dobytí Evropy muslimy se otevřeně hlásí i spojenec české vlády turecký prezident. Islám je ideologie války. Zatímco Ježíš hlásá sekulární stát a nenásilí, tak korán a sunny jednoznačně přikazují boj všemi prostředky za vítězství islámu na celé planetě a hlásají, že tento boj je nekonečný. Dámy a pánové, žádám vás o zařazení tohoto návrhu zákona našeho hnutí SPD na program této schůze Poslanecké sněmovny, jelikož si uvědomme, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A svoboda islámu končí v momentě, kdy začne popírat naši svobodu a naše práva. Já vám děkuji, pane poslanče.

Pan poslanec Okamura vás dokázal překřičet, ale každý nemá tak zvučný hlas. Tak prosím o klid! Paní poslankyně Jana Černochová se svým návrhem.